Děkuji, pane poslanče. Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s omluvou.

Jsou zde ještě dva kolegové přihlášení s faktickou poznámkou, pan poslanec Kobza a pan předseda Stanjura.

Současně připomínám členům organizačního výboru, že za pět minut se sejde organizační výbor na obvyklém místě.